Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a prosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili jako tady kolega, kdo žádá o vydání náhradní karty. Schůzi jsem svolal podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 57 poslanců a v návaznosti na § 99 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, podle něhož jsem vyhlásil legislativní stav nouze. Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou dne 16. června tohoto roku. Navrhuji, abychom určili poslance Jaroslava Holíka a poslance Leo Luzara. Má někdo jiný návrh? Kdo je pro určení ověřovatelů? Kdo je proti? Hlasování číslo 1, přihlášeno je 120, pro 118, proti nikdo. Konstatuji, že jsme ověřovateli 52. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Jaroslava Holíka a poslance Leo Luzara. Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci a poslankyně.

Prosím, pan předseda Faltýnek. Hezké dopoledne, vážené kolegyně, kolegové, pane předsedo.

Děkuji. Děkuji.